V roce 2015 byl také dodatek číslo 10, značky na přání a nosiče kol, která byla uzavřena s firmou Hicon, který rozšiřuje stávající plnění o dodávky značek na přání.

Ano, už pokládám otázku. Já bych se rád zeptal, jak je možné, že 26 let firma dělala registrační značky, aniž by vzešla z řádného výběrového řízení. Prosím pana ministra, aby vám odpověděl.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tak já zkusím odpověď na tu poslední otázku, začít s ní. Já prostě nevím.

První soutěž vypsal pan ministr Prachař. Ta soutěž bohužel nedopadla dobře, byla zrušena ÚOHSem.

Ta třetí soutěž, ta už zrušena nebyla, do soutěže se přihlásili čtyři uchazeči.

Tedy podotýkám, že vítězná nabídka byla za 45 korun.

My jsme této situace využili.

To znamená, od této doby je ta cena velmi standardní a normální. Proč se to nesoutěžilo předtím, nevím a nechci spekulovat, z jakého důvodu se nám to podařilo až napotřetí. Děkuji. Prosím.

A druhá, jestli z toho, pane ministře, vyvodíte nějaké důsledky, protože si nemyslím, že by se mělo jen tak nechat ležet ladem to, že tady roky probíhalo vlastně okrádání státu. Děkuji.

Ty dodatky byly dva nebo tři. Jeden byl na snížení ceny, ten jsem vyjednával já. Druhá záležitost byla, že nám začala vlastně platit novela zákona, která zaváděla značky na přání. Takže my jsme byli v situaci, kdy jsme měli platný zákon a museli jsme zabezpečit značky na přání. Podle všech předpokladů jsme počítali s tím, že o značky na přání bude vlažný zájem.

Po krátké době se ukázalo, že není možno, řekl bych, ji vyřešit jiným způsobem.

Nebyli jsme se schopni dohodnout o lepší ceně. Takže to je jedna věc. Co se týče, jak jste se ptal, osobní zodpovědnosti.

Prostě oni využívali stávající legislativy a jednali podle ní. Děkuji vám, pane ministře. Děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení páni ministři. Děkuji, pane ministře, že jste zde, a můžu položit své otázky. Začaly zimní prázdniny pro stavební firmy. Doufám, že nastane také čas vyřešit problémy již bez tlaku a obav.

Čili zda příští rok bude pokračovat tato výstavba stejnou firmou, popřípadě jestli hledáte nějaké náhradní řešení. První otázka. Vím, že tam jsou docela výrazné tlaky občanských iniciativ, ekologů a dalších.

V posledních dnech jsem zachytil informaci, že jak náměstek ostravského primátora, tak náměstek hejtmana vstoupili do nějakého jednání s vlastníkem pozemku, který doposud blokuje. A již opět slyšíme z úst politiků, že už už je to těsně před vyřešením majetkové záležitosti. Kdyby k tomu došlo, tak soud bude rozhodovat a řekne, že tady existuje nějaký náznak dohody, a pozastavil by to. To znamená, to šlo mimo výjimky. Děkuji. Požádám vás, pane ministře, abyste odpověděl na tuto interpelaci.